A to vždycky v symbióze jednotlivých státních orgánů a zároveň dotčených zastupitelstev obcí.

My jsme plošně zdražili, nebo Poslanecká sněmovna plošně zdražila vynětí ze zemědělského půdního fondu bez ohledu na to, jakých oblastí života lidí se to dotkne. To, co tady říkali mí předřečníci, je pravda. Došlo k výraznému zdražení výstavby rodinného bydlení, neboť se do poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu už nezahrnuje jenom území, které je opravdu fyzicky zastavěné tou budovou či garáží apod., ale celá zahrada. Jestliže prostě někde se obec domluví na tom, že v nějakém místě dojde do budoucna i k možnosti výstavby nových rodinných domů, tak vy, kteří jste pro to hlasovali v Poslanecké sněmovně, jste řekli: ale zdražíme jim to a dáme jim tam i ty jejich zahrady. Lidi si toho, nebo starostové samozřejmě po tom, co ten zákon dopadl na veřejnou sféru, si toho hned všimli a oprávněně se nás ptají, a já věřím, že i vás, proč to do včerejška šlo, aby si mohli, když si půjčili nějaké finanční prostředky na to, aby si postavili rodinný dům, proč najednou, co se tak strašného stalo, proč mají platit stotisícové částky navíc, se kterými samozřejmě většinou nepočítali. Já na to jenom odpovídám: no prostě si státní kasa potřebuje, nebo ministr financí potřebuje další finanční prostředky a bojí se to udělat jinak, tak zdražuje tímhle způsobem bez toho, aniž by přemýšlel nad tím, čeho se to vlastně týká, nebo možná ministr životního prostředí neví, že když dával souhlas například s touto novelou zákona o zemědělském půdním fondu, že tím došlo i ke zdražení staveb v uvozovkách staveb které se třeba týkají pozitivních věcí z oblasti životního prostředí. Protože jestliže jsme tady otevírali problematiku sucha a říkali jsme, že chceme posílit vodu v krajině a podobně, tak jestliže někdo chce postavit rybník nebo vodní tůň, vše, co je v souladu se stavebním zákonem, no tak samozřejmě platí další a poměrně významné částky za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Úplně proti smyslu, kdy my říkáme, že potřebujeme dostat vodu do krajiny a že by se zpátky, a já s tímhle velmi souhlasím a stát tady vymýšlí, kde vzít finanční prostředky na to, aby takovouto aktivitu podpořil, no tak my jsme obráceně, nebo ti z vás, kteří pro ten zákon hlasovali, obráceně zdražili takovéto investice do oblasti životního prostředí. To mi přijde jako absolutní nesmysl, hloupost, kterou můžeme společnými silami odstranit a vrátit to do úrovně, do které to patří.

A můžeme to v novele tohoto zákona opravit, pokud o to samozřejmě budete stát. Já děkuji všem, kteří rozhodli o zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní jednání už proto, aby se pak nemohli vymlouvat, že snad o tom nevěděli. Nesouhlasím s tím stanoviskem, že je potřeba to prověřit, jestli tedy ještě je to nutné, či není, protože jsme to měli před pár týdny tady, ten zákon, a myslím, že všechny konkrétní informace k němu máme.

Není pravdou, že by zde došlo k nějaké neoprávněné podpoře z hlediska Evropské unie. A myslím, že jsme tam veřejně prospěšné stavby, věci, které se týkají podpory bydlení, kde obecně vymýšlíme řadu fondů a různých úlev tak, aby lidé mohli stavět svoje bydlení, že by nám to rozhodně Evropská unie nerozporovala. Děkuji vám za pozornost.